Z pověření vlády předložený návrh zákona opět uvede pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte tedy, abych uvedl návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví.

Český právní řád je tak třeba adaptovat na uvedené nařízení co nejdříve. Zákon o ochraně veřejného zdraví je jeden z několika zákonů, kterým je uvedená adaptace naplňována. V souvislosti s implementací uvedených nařízení se zakotvují některé nové, zejména oznamovací povinnosti pro osoby dovážející nebo vyrábějící materiály, předměty určené pro styk s potravinami a dále pak také některé nové kompetence pro Ministerstvo zdravotnictví. Nad rámec implementace byla v zákoně o ochraně veřejného zdraví a v zákoně o specifických zdravotních službách identifikována ustanovení týkající se státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví, jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická.

Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu, písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí. Současně jsou navrhovány změny navazující na probíhající legislativní úpravy pro oblast ochrany zdraví zaměstnanců, a to zejména při práci s chemickými látkami a směsmi, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Jako vždy při projednávání nového zákona o ochraně veřejného zdraví probíhá základní a zásadní diskuze ohledně povinného očkování, které obsahuje daný zákon. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že Ministerstvo zdravotnictví považuje za potřebné setrvat na základních principech očkování, to znamená zachování povinného očkování tak, jak je nastaveno v současné legislativě, zejména z důvodu zachování proočkovanosti populace, která se v současnosti nebezpečně snižuje. Návrh zákona byl výborem pro zdravotnictví projednán a výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona.

Věřím, že návrh podpoříte. Děkuji, pane ministře.

A já prosím zpravodajku výboru pro zdravotnictví, kterou byla paní poslankyně Olga Richterová, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Bylo to dne 8. ledna tohoto roku. Usnesení výboru je k dispozici jako sněmovní tisk 530/2. Podstatné je, že výbor nepřijal žádné pozměňovací návrhy a že doporučuje návrh zákona přijmout. Takto, myslím, lze shrnout stručně v rámci zpravodajské zprávy. Děkuji za informaci o projednání ve výboru pro zdravotnictví.

Otevírám obecnou rozpravu.